Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom za ověřovatele této schůze určili pana poslance Davida Kádnera a pana poslance Jaroslava Klašku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby ověřovateli této schůze byli páni poslanci Kádner a Klaška, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 1. Návrh byl přijat.

Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvu tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Gabrhel pracovní důvody, pan poslanec Heger pracovní důvody, paní poslankyně Hnyková do 15. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Horáček osobní důvody, paní poslankyně Chalánková osobní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová zdravotní důvody, pan poslanec Kolovratník pracovní důvody, pan poslanec Kořenek zdravotní důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, pan poslanec Plíšek osobní důvody, pan poslanec Šincl osobní důvody, pan poslanec Urban zdravotní důvody, paní poslankyně Válková zdravotní důvody, pan poslanec Volčík rodinné důvody, pan poslanec Vondrášek zdravotní důvody, paní poslankyně Zelienková zahraniční cesta a pan poslanec Zlatuška pracovní důvody.

Tolik tedy omluvy. Jeho návrh je uveden na pozvánce.

To je z mojí strany všechno. Nyní tedy prosím všechny ty, kteří se chtějí přihlásit k pořadu schůze. Nejprve pan poslanec Okamura a potom paní poslankyně Olga Havlová a potom všichni další, které eviduji. Dámy a pánové, navrhuji zařazení mimořádného bodu na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Vyhlášení referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie a žádám vás o jeho schválení. Co ho k tomu vedlo? Kupodivu měl jediný důvod snahu, aby Británie v Evropské unii setrvala. Zvolil přesně opačný postup než česká vláda, která je k Bruselu absolutně nekritická a podlézavě přijímá jakýkoliv diktát a prolamování české státní suverenity. Nejen Britové, ale ani čeští občané nejsou spokojeni se současnou podobou Evropské unie, což vyplývá ze všech dostupných průzkumů veřejného mínění. Do Evropské unie jsme vstoupili na základě referenda a je naprosto nezpochybnitelným právem českých občanů kdykoliv hlasovat v jiném referendu o dalším setrvání České republiky v Evropské unii. Naše vláda nemá legitimitu ani jakékoliv právo občanům v referendu bránit. Žádám Sněmovnu, aby návrh referenda zařadila na pořad svého jednání a zavázala vládu referendum uspořádat. Omlouvám se, pane poslanče. Kolegyně, kolegové, prosím o klid. Usaďte se na svá místa a prosím, poslouchejte návrhy pana poslance Okamury.

Již třikrát za loňský rok navrhovalo naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD zde ve Sněmovně vyhlášení referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie a třikrát jste nám vy, poslanci ostatních stran, tento návrh zamítli.

Situace však opět pokročila a téma vystoupení z Evropské unie je čím dál palčivější a je potřeba zahájit celospolečenskou diskusi, umožnit občanům se vyjádřit o své budoucnosti v referendu a není v tomto ohledu na co čekat. Máme před sebou letos i příští rok na podzim volby, takže není technický ani ekonomický problém referendum spojit s letošními krajskými volbami nebo příští rok s volbami do Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost a prosím již počtvrté za poslední rok o podporu návrhu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD. Vážené dámy a pánové, žádám o zařazení mimořádného bodu na program jednání Poslanecké sněmovny, a to k otázce českého občana Petra Jaška, který byl zajat súdánskými úřady a čeká ho islámský soud za to, že dokumentoval islamistické zločiny proti křesťanské menšině v Súdánu. Náš občan Petr Jašek je už několik měsíců v rukou islámské justice. Každý z nás si, doufám, dovede představit, čím prochází v zemi, kde je mučení naprosto samozřejmou součástí práva. Všichni si pamatujeme humbuk, který spustila média a tehdejší česká vláda Já se znovu omlouvám a prosím sněmovnu o klid. Prosím, abyste se usadili, nediskutovali a poslouchali.

A zde máme slušného člověka, který pomáhá křesťanům, ale o žádné velké iniciativě z české strany není vidu ani slechu.

Sněmovna by měla požádat v prvé řadě vládu o všechny dostupné informace. Dále se musíme oficiálně obrátit na súdánskou vládu a žádat vydání našeho občana. Víte, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD navrhuje referendum o setrvání v Evropské unii, a tady je skvělá příležitost, aby Unie doložila svoji platnost.